Následovat bude faktická poznámka pana poslance Jurečky, potom pana poslance Skopečka. Prosím, máte slovo.

Ale paní ministryně, když tento argument používáte u důchodů, proč ho nepoužíváte u zadlužení? A vy jste se tu celou dobu chválila od rána, jakým způsobem snižujete státní zadlužení.

Takže se připravíte po panu poslanci Ferjenčíkovi. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ona důchodová reforma je uvedena v programovém prohlášení vlády jako ta největší priorita, že logicky jako největší prioritě jí toto prohlášení věnuje přesně tři odstavce. První odstavec říká, že je potřeba oddělit důchodový účet od státního rozpočtu, s čímž já souhlasím, bohužel to vláda ještě neudělala a neudělala žádné kroky k tomu oddělení. Druhý odstavec zavádí slevy na jízdné, to vláda tedy udělala, ale myslím, že s důchodovou reformou to absolutně nesouvisí. A třetí odstavec je výstavba dostupného bydlení, což při vší úctě a podpoře k dostupnému bydlení souvisí s důchodovou reformou velmi okrajově. A tam tedy analytické podklady vlády pro debatu bohužel končí. A to je asi i důvod, proč jsme z toho, řekněme, v opozici přešlí. Další faktickou poznámku paní ministryně Alena Schillerová. Zatím poslední faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Aby se mohly porovnávat země Evropské unie a mohl se udělat žebříček, tak nemůžete pracovat s nominálním dluhem. A tam jsme asi na třetím místě. Prostě takhle se porovnáváme.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou mi naskočil pan poslanec Jan Skopeček. Zatím poslední faktická. Samozřejmě je základní chybou v prvním ročníku na Vysoké škole ekonomické, kdyby někdo porovnával hrubý domácí produkt zemí, aniž by to vztáhl k počtu obyvatel. To je samozřejmě pravda.

Ten poměr státního dluhu k hrubému domácímu produktu bude klesat proto, protože poroste poměrně slušně ještě hrubý domácí produkt. Ale nehovoří to o fiskálním úsilí vaší vlády. Nešetříte. Pouze ten dluh umazává stále větší hrubý domácí produkt. Tak si to řekněme na rovinu. Nyní tedy další faktickou nevidím.

Paní ministryně, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Hezkou téměř půlnoc, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Takovou důchodovou reformu, o kterou nemá zájem.

A to, že o vaši důchodovou reformu mělo zájem několik desítek tisíc lidí, tak to by náš důchodový systém nespasilo. Nehledě na to, že by to podkopalo průběžný systém, na kterém by byly závislé ty miliony ostatních seniorů.

Třicet let se tady žádná důchodová reforma neudělala, takže ji neumíme dělat.

A ano, je to těžké, máme devět politických uskupení ve Sněmovně, je to strašně těžké, nikdy to nebylo těžší. Ale jestli protože se shodneme na tom, že důchodová reforma přesahuje mandát každého průměrného svou významností poslance, je to věc na desetiletí. A myslím si, a paní ministryně financí vás již vyzvala, pokud vám o to skutečně jde, myslíte to vážně, nebo chcete honit pouze levné politické body, a ten dosavadní dojem z tohoto představení je, honíme levné politické body, my jsme to nedokázali, vy to také nedokážete. A takhle to bude pokračovat jak dlouho? Pojďme společnými silami pracovat na důchodové změně. Ale sociální demokracie také jasně řekla, že průběžný systém je základ. Pokud někdo chce zpochybňovat průběžný systém, tak to bude velmi složité, protože neexistuje stabilnější, osvědčenější systém než ten, který se převádí z generace na generaci.

Nikdo jiný nepředložil nic konkrétního. A já na důchodovou komisi chodím pokaždé.